Řešení, které jsem zde navrhovalo s kolegou Davidem Kasalem, spočívalo v navázání této povinnosti na preventivní prohlídky dětí. Slíbil jste zde na tomto místě, že by to bylo možné vyřešit do tří měsíců. Komise dostala k řešení i další témata. Tím nejdůležitějším je dle mého názoru zřízení fondu na odškodnění následků povinného očkování. I zde existoval příslib, že legislativní řešení bude rychlé. A v neposlední řadě je to diskuse kolem počtu povinných očkování, sledování nežádoucích účinků, problematika očkovacího kalendáře atd. Pokud je mi známo, do této doby k žádnému viditelnému pokroku v řešení sporných otázek kolem očkování nedošlo.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní požádám pana poslance Kostřicu a připraví se pan poslanec Okleštěk. Děkuji za slovo.

Já vám také děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedním z úkolů Ředitelství silnic a dálnic České republiky jakožto majetkového správce dálnic a silnic první třídy je ochrana nejenom samotné pozemní komunikace, ale také všech jejích uživatelů před vnějšími vlivy, které by mohly narušit bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích první třídy. Ředitelství silnic a dálnic České republiky pro ochranu jím spravovaných pozemních komunikací převážně používá tzv. pachové ohradníky, v rámci jejich dlouhodobé aplikace usiluje o jejich neustálé vylepšování.

Tyto elektronické odpuzovače jsou účinné stejně jako pachové ohradníky, avšak vykazují značně vysokou pořizovací cenu s nutnou následnou likvidací. O jejich využití v současné době Ředitelství silnic a dálnic neuvažuje. Cílem Ředitelství silnic a dálnic České republiky je realizace stoprocentního oplocení dálnic a vybraných úseků silnic první třídy, které protínají migrační koridory zvěře, neboť právě oplocení je stoprocentním nástrojem k zamezení přístupu zvěře na pozemní komunikace.

Každopádně je tato varianta vhodná na úseky prvních tříd a nižších tříd, nikoliv na dálnice, kde se nám jeví jako osvědčený, avšak nákladný prostředek zabránění střetu zvěře s projíždějícími silničními vozidly oplocení. V uplynulých letech došlo k oplocení značné části nejenom dálnic, ale také dnes již bývalých rychlostních silnic, nyní dálnic druhé třídy. Na druhou stranu je nutné uvést, že případné poškození oplocení je nutné opravit vždy rychle, neboť se stává jakýmsi vstupem zvěře na chráněnou pozemní komunikaci, která se pak pro tuto zvěř stává pastí. Je pochopitelné, že se zvěři nedá úplně zabránit v přirozené migraci, a ani tuto činnost nelze považovat za ohleduplnou vůči životnímu prostředí. Ideálním řešením, jak ochránit pozemní komunikace a její uživatele od styku se zvěří, je efektivní budování ekoduktů. Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku, dobře. Nyní požádám pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Koníček.

Vážený pane ministře, v nedávné době jste se několikrát vyjádřil v médiích k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.